A to se pochopitelně nemůže nepromítnout do takových parametrů, jako je vývoj příjmů, a pokud to oživení bude pozdější a vlažnější, tak se opravdu asi dočkáme určité korekce na jaře příštího roku.

A pochopitelně se dostáváme k problému deficitů a dluhů.

To je samozřejmě věc, která by měla být velmi diskutována v dlouhodobějších souvislostech. A je samozřejmě otázka, jestli čísla, která máme k dispozici, k takové diskuzi postačí.

A samozřejmě, že ten problém s konsolidací veřejných financí může být horší, než jak jsme původně předpokládali.

Tak to by samozřejmě bylo špatné.